Nicméně chci říct, vláda jako celek má na přípravu rozpočtu zhruba čtyři měsíce.

Dneska jsme zhruba sedm týdnů poté, co jsme ho dostali.

Ale to platí vždycky.